Zahajuji hlasování o zařazení bodu 24.

Návrh nebyl přijat.

Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Dále pan poslanec Okamura navrhuje bod číslo 62 zařadit zítra po pevně zařazených bodech. Zahajuji hlasování o tomto návrhu.

Návrh nebyl přijat. Pan poslanec Zahradník navrhuje přesunout bod číslo 1 na 11. 4. jako první bod jednání. Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Pan poslanec Kolovratník navrhuje vyřadit bod změny v orgánech Poslanecké sněmovny. Je to bod 264. Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Pan poslanec Fiedler navrhuje zařazení nového bodu Uznání genocidy arménského lidu v Osmanské říši.

Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Zítra jako pátý bod odpoledne. Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Pan předseda Jan Hamáček navrhuje zařazení bodu 159, sněmovního tisku 920, občanský zákoník, na středu 26. 4. po bodu 177. Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je proti?

Je to hlasování 36 , pro 70, proti 54. Návrh nebyl přijat.

Navrhuje vyřadit druhé čtení. Bylo by asi logické vyřadit i třetí čtení. O vyřazení těchto obou bodů, druhého i třetího čtení pokud nebude námitka proti mému postupu dám hlasovat.

Návrh byl přijat. Dalším návrhem je návrh paní poslankyně Věry Kovářové, která chce zařadit nový bod s názvem Potíže v čerpání evropských peněz na rozšíření vysokorychlostního internetu. Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je proti?